Nakonec se přihlásil pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou, takže dostane slovo. Prosím.

Nemají žádný vliv na to, jak ta legislativa vypadá, nemají žádný vliv na normotvorbu, a pokud ale chtějí v tom segmentu obchodovat, musí přijmout úplně všechno. Děkuji.

Prosím. Já vám děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, nepřítomný pane premiére, já teď tu diskusi trošku vrátím k rozpočtu, k tomu deficitu, o kterém se tady dneska bavíme, byť bych vám tady jako bývalý starosta mohl vyprávět o spoustě krásných projektů, které jsme v našem městě financovali právě ze zdrojů Evropské unie ku prospěchu občanů našeho města. Pan premiér dnes vystoupil na začátku své řeči s tím, že je normální, že opozice kritizuje. Já jsem rád, že tuto možnost máme. Já se stejně tak domnívám, že je normální, že se vláda chválí. Teď je velkou otázkou, za co se vláda má v této chvíli chválit.

Dnes rozebíráme ekonomické hledisko celé krize, která nás potkala. Bavíme se o rekordním půlbilionovém schodku našeho rozpočtu. A já si troufám říct, že z ekonomického hlediska vláda tu krizi optimálně nezvládá. Z úst pana premiéra jsme slyšeli, že jsme kreativním národem. Jsme a díky bohu za to. Díky bohu za to, že jsme díky kreativním lidem, a to na všech úrovních, tu krizi přečkali tak, jak jsme ji přečkali, že v době nedostatku zdravotnických pomůcek naši lidé byli schopni ušít vlastní roušky a podobně, ale podívejme se i na to, jak byli kreativní podnikatelé, že se snažili najít takové formy podnikání, které jsou možné i v karanténě. Podívejme se, jak byly kreativní školy v České republice, učitelé, jak se vlastně zásluhou té krize mnohokrát posunuli i dál do jednadvacátého století.

Bohužel ne vždycky se dovolali toho, aby vláda slyšela, že jsou připraveni jí v té těžké chvíli pomoci. Má pravdu. V tom globálním rozměru na takovou krizi nemohl být nikdo připraven a takovou krizi jsme tady opravdu nikdy nezažili.